Neříkejte mi jako manažeři, že nejste schopni najít řešení.

Jsem přesvědčen, že boj proti tomu, abychom těm dalším 20 % zaměstnanců to umožnili, není správný. Prosím.

Pan poslanec Jiří Bláha s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Vážené kolegyně, kolegové, kdyby se kolegyně poslankyně trošku zajímala o ekonomiku a o to, jak fungují zaměstnavatelé, tak by zjistila, že největší zaměstnavatelé jsou malí a střední. Tam pracuje nejvíc lidí. A tito si nemůžou dovolit právě z toho důvodu, že nejsou na trhu práce lidi, dávat pět týdnů. Oni dávají daleko více jiných benefitů.

Nic se neděje. Řeší se průběžně, kdy ten zaměstnanec versus zaměstnavatel se spolu domluví, jak budou pracovat. Ve firmách velkých to neexistuje. A tyto firmy v okamžiku, kdy jim řeknete: Musíte dát pět týdnů dovolené, tak zavedou také to striktní jednání. Ano, tady budeš v šest a budeš makat do dvou, ani o hodinu méně, a tak dále a tak dále. To není prostě věc toho, že... Ve velkých firmách to je nutnost, protože ten člověk nastoupí k pásu a nic jiného nedělá, než překládá z bodu A do bodu B. Ale u malých a středních firem ta situace je úplně jiná. Děkuji. Pan poslanec Jiří Kobza s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Pavel Juříček. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já bych vás chtěl upozornit, že posledních 30 let žijeme v představě, že tady máme demokracii, a součástí demokracie je také svoboda jak zaměstnavatele, tak zaměstnance se dohodnout na pracovní smlouvě tak, jak se jim oběma bude zdát nejvýhodnější.

Tak prosím vás, laskavě nechte tyto záležitosti na dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, protože si můžou dohodnout i osm týdnů dovolené, když jim to bude vyhovovat, ale nevnucujte jim to, protože máme svobodu a svoboda dohodnout si, za jakých podmínek já budu prodávat svoji pracovní sílu a za jakých podmínek ji ten zaměstnavatel bude nakupovat, to je základní právo svobody a svobodného člověka.

Uvědomme si, že pracují různé firmy z různých zemí, kde mají různé zvyky, které tady mají pobočky, a ještě si navíc dovážejí dělníky ze zahraničí.

Děkuji. Máte slovo. Ano, děkuji, pane předsedající. Ano, máte v podstatě pravdu.

Prostě zázraky se nedějí.

My si uvědomujeme všechny věci.

Tak v tuto chvíli v obecné rozpravě by měl vystoupit pan poslanec Munzar.

Prosím, máte slovo. Vážené kolegyně a kolegové, děkuji za prostor, který mi je dán. V okamžiku, kdy na pořadu schůze není tento bod a je ráno zařazen, tak věřte tomu, že připravit se na něj je docela složité, protože jdeme do něčeho, na co jsem se nepřipravoval, a jdeme do něčeho, na co konkurence je připravena. V podnikání se tomu říká aut nebo podraz, a věřte tomu, že dobrý podnikatel tohle nedělá, aby přišel na jednání...